Děkuji. Pan poslanec Holík. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové a vážený pane předsedo, dovolte, abych vaším prostřednictvím reagoval na slova kolegyně Balcarové. Samozřejmě ten kanál má obrovský ekonomický přínos, ale má také přínos rekreační. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já vás o to prosím. Respektuji, že tady někdo podává svůj pozměňovací návrh a ještě tady v tom třetím čtení o něm něco řekne, ale my jsme se dostali zpátky do úrovně druhého čtení. Dlouhou dobu to procházelo výbory. Prosím vás, vraťme se k podstatě třetího čtení. Děkuji. Děkuji za slovo. Myslím si, že už druhé čtení proběhlo a v této chvíli bychom měli hlasovat. Nicméně o tom přírodním charakteru. Samozřejmě, ten přírodní charakter byl ale zhruba před 120 lety upraven, řeka byla vybavena příčnými hrázemi a dalšími, čili ten přírodní charakter už dávno není jen přírodním charakterem. Je to zbožné přání ekologických aktivistů, kteří házejí vidle do českého národního hospodářství a poškozují i tu přírodu, protože přeprava zboží, která stále narůstá, zatěžuje českou ekonomiku i ekologii mnohem víc než výstavba vodního díla. Děkuji. Děkuji za slovo.

Já to velmi často chci po ministrech a jsem nespokojen, když neodpovídají, tak u poslaneckého návrhu věřím, že mohu za navrhovatele aspoň částečně odpovídat já. Kam zase spěcháte? Je to naprosto legitimní debata, ve které se reaguje. Každý z těch, který podal pozměňovací návrh, se snaží získat podporu pro své stanovisko, dává argumenty. Kam tak spěcháte? Času máme dost.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Ale kdybychom psali ten návrh zákona jeden každý ten klub, tak by ty zákony byly samozřejmě úplné jiné.

Ta dohoda je v tuhle chvíli nejdůležitější ze všeho. Všichni ministři dopravy v minulosti, a ze značné míry oprávněně, si stěžovali na brzdu, kterou znamená stávající legislativa, a přáli si její změnu. Teď riskuji, že si nahněvám pana poslance Foldynu, ale kdyby bylo po mém, tak tam samozřejmě ta vodní díla nejsou.

To nic nemění na tom, že jsme připraveni dodržet stanovisko hospodářského výboru jako nezbytný kompromis k celkové dohodě. My jenom poskytneme vládě nástroj k tomu, aby její rozhodnutí mohla být rychleji realizována.

To rozhodnutí bude dělat exekutiva. My jenom poskytujeme instrumenty na to, aby mohla svá rozhodnutí realizovat rychleji. Ještě jednou děkuji té skupině poslanců a my podpoříme stanovisko hospodářského výboru. Děkuji. Nyní do rozpravy paní poslankyně Kovářová. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Starostové a nezávislí vítají tento okamžik, kdy, doufejme, že společně podpoříme tento zákon, který má za cíl urychlit výstavbu dopravní infrastruktury. Myslím si, že čas ukáže, zda jsme vykročili správným směrem, a já pevně věřím, že se toto potvrdí.